Ten Mezinárodní tiskový institut, tak se podívejme, kdo je například členem toho Mezinárodního tiskového institutu.

To, o čem chci mluvit, tady nechci vůbec nikoho kritizovat nějak osobně, to nemá ani smysl, ani nechci zacházet do nějakých detailů, ať si má názory každý, jaké chce. Já uvažuji demokraticky, takže ať si každý říká, co chce. Ale tady jde o to, jaké je to ideologické zázemí této novely, a vidíme, že je ideologicky vychýlená.

Takže skutečně to, proč my říkáme, a i mediálně jsme to ve zkrácené formě říkali, že se jedná vlastně o politickou záležitost u tohoto zákona a že se jedná vlastně o pokus o politické ovládnutí veřejnoprávních médií, tak právě jsem si to schovával až na tento projev, protože mám větší prostor, konečně mám ten prostor, a tady je to místo, kde ten prostor je při projednávání tohoto konkrétního zákona, tak chci právě odhalit to ideologické podhoubí, které je pod tímto návrhem zákona.

Ale tady se snažím jenom poukázat na to, že skutečně ten zákon není připravený pro všechny, pro všechny koncesionáře a pro všechny občany.

Všem koncesionářům.

Nebo ty hlavní názorové proudy respektive.

A nejen to, jak už jsem řekl v úvodu svého vystoupení, dokonce hrozí, že budou perzekvováni a šikanováni ti, co mají jiný názor než názory... takové ty liberálně progresivistické názory.

Mně vůbec nevadí, když budou zastoupeny názorové proudy na podporu vládní pětikoalice. Ale stejně tak by měly být zastoupeny tím pádem názory, které prezentují opak, tedy konzervativní vidění světa a vlastenecký pohled.

Pojďme se podívat také na mezinárodní souvislosti. V čím zájmu tato novela vlastně vzniká? A myslím, že je z mého vystoupení jasné, že tohle není ku prospěchu všech občanů České republiky, jenom těch některých vyvolených.

Tak tady samozřejmě lidem, kteří sledují politiku, tak nemusím asi vysvětlovat, co se myslí tou plnou nezávislostí. Znamená to to, že budou plně hájit zájmy Bruselu.